Sněmovní tisk 539, návrh zákona o soudech a soudcích z naší dílny červenec 2015.

Sněmovní tisk 592, návrh zákona o obchodních korporacích z opozičních stran září 2015.

Sněmovní tisk 392, novela zákona o pojistném na sociálním zabezpečení z opoziční strany leden 2015.

Počet schválených zákonů je 147.

Dámy a pánové, domníváme se, že by bylo potřeba tuto situaci řešit. Jestli chcete na veřejnosti tvrdit, že se chováte vůči opozici korektně a vstřícně, tak prosím vyhraďte alespoň jeden den v každém řádném zasedání Sněmovny, kdy skutečně bude šance, aby opoziční poslanci plnili Ústavou jim danou funkci a mohli přicházet s vlastními legislativními iniciativami. Dámy a pánové, proto jsme se dneska rozhodli po včerejším z mého pohledu velmi nešťastném chování, ke kterému jsem neviděl po naší toleranci na grémiu žádný důvod předsedy klubu sociální demokracie, že znovu upozorníme, které důležité body jsou neprojednány, které nechcete zařadit v projednatelných časech. Děkuji vám za pozornost a trpělivost. Než udělím slovo dalšímu přihlášenému, načtu omluvu. Dnes ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Petr Kudela. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, mám několik návrhů, změn programu. Naprostá většina z nich se týká nekonfliktních bodů.

Tím spíše bychom to měli rychle projednat a dostat to do skupiny projednaných bodů.

Variantně ve čtvrtek 5. května po písemných interpelacích jako první bod.

Dobře, děkuji. Ale klidně budu mluvit pomaleji. Měl jsem snahu, ať toho projednáme co nejvíce, ale proč bych nevyhověl koaličnímu místopředsedovi Poslanecké sněmovny. Takže hezky zvolna.